Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Proto je i po nedávném vystoupení Spojeného království z Evropské unie nutné ukončit stávající investiční dohodu.

Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není. Žádné návrhy k hlasování nejsou. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Je někdo proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Protože nezazněly v obecné rozpravě návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, můžeme projednávání bodu číslo 6 ukončit.